Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane poslanče.

Doporučuji tedy tento tisk postoupit do druhého čtení. Otevírám obecnou rozpravu, a jelikož nevidím nikoho, kdo by se přihlásil, já bych poprosil o vystřídání pana místopředsedu Pikala. Děkuji.

Musím hned v úvodu konstatovat, že tyto podmínky vládní návrh zákona bohužel nesplňuje.

A o tom právě budu hovořit.

Pojďme se na problém podívat podrobněji.

S tím samozřejmě a bez výhrady souhlasím. Zde je potřeba naplno říci, že stávající znění zákona, který byl naposledy novelizován na konci roku 2015, tedy nedávno, je již dostatečnou implementací směrnice Evropské unie ve smyslu ochrany spotřebitele pro případ platební neschopnosti podle čl. 17 směrnice.